Ano?

Rozhodneme v hlasování číslo 114, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání do přítomnosti předsedy vlády, místopředsedů nebo ministrů? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Potom bychom se dostali dál. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Můžeme.

Kdo je proti zamítnutí?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Interpelace je ukončena.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh neprošel.

Jednotlivě, nebo dohromady, pane poslanče?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechna hlasování. Můžeme pokračovat ještě dvě minuty.

Ty zůstávají v pořadu odpovědí na písemné interpelace jako přerušené do přítomnosti předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Budeme se zabývat řádným pořadem schůze.